Já bych chtěla, pane předsedo, vaším prostřednictvím požádat pana poslance Birkeho, aby nás tady neškolil z toho, co můžeme na půdě zákonodárného sboru řešit nebo neřešit. On tady několikrát vystupoval s věcmi, které se výsostně týkaly jeho regionu. Je to problém velkých měst.

Řešíme tady legislativní normu, která je zásadní a důležitá pro města v naší zemi, a to včetně vašeho a mého oblíbeného Náchoda. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Nacher. Připraví se pan poslanec Birke.

To se tak prostě normálně stává ve Sněmovně, někdy celkem běžně, že jiný názor má zpravodaj, ministr a jiný názor má poslanec toho klubu.

Jsou tady tři pozměňovací návrhy. My jsme řekli ty věci. Mně ta rozprava, která se potom rozjela, přijde nešťastná, protože právě může od toho hlasování odradit některé poslance, kteří jsou z regionů, kde nezažívají to, co tady zažíváme my. Tak já opět říkám se vší pokorou pojďme, prosím vás o podporu. Já podpořím všechny tři.

Ale to, že na to máme každý jiný názor, to mně přijde úplně normální, to fakt vůbec nestojí za poznámku. Děkuji.

Já chápu, že minulý týden jsme měli paní poslankyně, nepokřikujte, vaším prostřednictvím, na mě prosím, chovejte se slušně, já taky vás nepokřikuju. Pokud se vás moje vystoupení dneska dotklo, paní poslankyně, tak se vám hluboce omlouvám, prosím, že jsem se vůbec zmínil o tom, že tady dochází k nějakému rozporu mezi jednotlivými Prahami. Prosím, tak jak jste se omluvila vy minulý týden mému kolegovi ministrovi kultury, tak se omlouvám dneska i vám. Nezlobte se, že jsem vás zdržel, omlouvám se a budu velmi rád, když se do vašeho oblíbeného Náchoda opět zase vrátíte. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Králíček. Připraví se pan poslanec Kolovratník. Dobré dopoledne. Já bych chtěl reagovat na výstup pana poslance Adamce a chtěl bych mu říct, že my jsme neustále obviňováni, že hlasujeme jako ovce.

Pan poslanec Kolovratník, faktická poznámka. Vidím, že už vystoupili všichni dopravní poslanci naší Sněmovny, tak jako předseda dopravního podvýboru nemohu nevystoupit, ale prosím, zkusím tomu vrátit ratio, tu odbornost, kolegyně, kolegové. Ono to zaznělo v úvodním slově pana ministra.

Je to docela velké a těžké, není to takhle na jeden jediný pozměňovák.

Děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, no tak výborně.

Já chápu, že máme všichni různé názory, ale prostě pokud to má k něčemu být, tak v tom třetím čtení už ten názor musí být jasný podle mě.

Děkuji. Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do variabilního týdne. Je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Pro ty, kteří přicházejí z předsálí, zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do variabilního týdne. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 142. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Ožanová. Pan kolega mě s tím návrhem předběhl.

Ještě jenom, opravdu jenom technicky, ten návrh podle mého názoru nejde kritizovat, že funguje nějakým způsobem svévolně nebo něco podobného.

Není na tom nic svévolného. Děkuji.